My jsme zvyšovali životní a existenční minimum a já jsem to byla nucena studovat, protože jsem neustále se přela o tyto věci a jednala neustále s ministryní práce a sociálních věcí.

Vy víte, že to vstupuje do rodičovského příspěvku a do dalších typů, příspěvku na bydlení a dalších.

To znamená, jsou vaše kroky promyšlené, nebo nejsou promyšlené? Jak to, že ho zvýšíte o 10 % a najednou zvažujete, že ho zvýšíte znovu, nevím o kolik, že se o tom budete na úrovni koalice snad dnes bavit?

Říkáte: Zvýšíme rodičovský příspěvek. Dobře, můžeme se hádat o kolik. A zase jste tady opakovali těch 74 miliard.

A já jsem vždycky spravedlivá, já jsem si to našla. Tak abychom věděli, o co jde. A teď se to nasměrovalo k lidem? Ale je to úplně jedno.

To vlastně říkáte. Ale oni si nechtějí jít pro sociální dávky. Oni chtějí tu dobu přežít.

Neměli jsme dávat pomoc podnikatelům, zaměstnancům, do zdravotnictví, zdravotníkům, ozbrojeným složkám?

Bylo to za 200 miliard.

Nikomu nic.

Takže tam jsme to dopracovali. Každopádně si myslím, že se tady můžeme kočkovat, jak chceme.

Kolik dávaly další ekonomiky? Že je dvakrát taková jak České republiky?

Nebo vy počítáte, když říkáte, co bude potom, až ta úleva skončí? To snad ne!

Eurostat to tam ukazuje jasně, kdo je před bankrotem a kdo není.

Neříkám všemi návrhy, které jsme navrhli, ale vyberte aspoň některé.

A ekonomice se to vrátí, tak jak se to vrátilo nám, když jsme pomáhali za covidu.